Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Opálka. Děkuji, pane předsedající. Asi by teď po vystoupení pana předsedy Stanjury bylo přece jenom fér zastat se poslanců klubu ANO.

Na očích těch ostatních jsem viděl, že vědí, že pan předseda plácá a že nic nepředloží. Ale co mohli dělat? S další faktickou poznámkou pan poslance Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Slibovat se moc nemá.

To je motivace, která byla bohužel v Potůčkově komisi odmítnuta. A druhá poznámka.

Bez nich by se totiž nedal důchod vypočítat. Takže kdo má elektronický podpis, má k tomu přístup online, kdo nemá, může si o to každý rok požádat. Je to přístupné už teď, nemusíme nic nového zavádět.

Děkuji za slovo.

On tady řekl něco v tom smyslu, že jsme si ji zřídili proto, aby nám dala nějaké argumenty pro zrušení druhého pilíře. To samozřejmě není vůbec pravda, protože zrušení druhého pilíře je v programovém prohlášení vlády. S tímto programovým prohlášením vláda předstoupila před tuto Sněmovnu a dostala důvěru. Potůčkova komise dostala za úkol navrhnout způsob, jakým bude zrušen druhý pilíř, plus další kroky. Takže rozhodně tato vláda předstupovala už při hlasování o důvěře s tím, že druhý pilíř zruší. Druhá věc.

Ta komise se skládá nejen z politiků, ale ze sociologů, demografů, řady různých profesí, je to poměrně početný orgán, má své pracovní skupiny, ve kterých se hledá shoda, a většina výstupů komise je přijímána velkou většinou přítomných. To jsem chtěl uvést na pravou míru. Děkuji. Pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

Tam nechodí většina Poslanecké sněmovny, protože nejsou členy. To jen aby bylo úplně jasno. Já jsem neříkal, máte to udělané tak, abyste tu většinu měli. Přece o tom nebudeme dále mluvit, protože já jsem této vládě důvěru nevyslovil ani jednou, tak já snad mám právo říkat, že to není dobrý krok.

Stalo se to, co se stalo. To se pak nezlobte, že nám taková argumentace nestačí. Kdyby to bylo v důvodové zprávě, tak se tady nechodíme ptát, kolik klientů, jak jsou staří, jaké mají příjmy, kdy tam vstoupili, kolik měsíců platí. Tak jako Potůčkova komise vymyslela, že to bude stát miliardu. Děkuji. To byla zatím poslední přihláška do rozpravy. Prosím, pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ten nám řekl buď budou peníze a budou důchody, nebo nebudou peníze a nebudou důchody.

To nám říká ministr financí Babiš.

Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Nejprve pan ministr. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád reagoval na to plácání. Ono skutečně s vámi vůbec nemá smysl tady o něčem debatovat.

Je to buď budeme mít peníze, nebo nebudeme. A my máme ty peníze.

Odhad na tento rok je 40 %, takže 45 minus 40 je minus 5. Neříkejte, že nevybíráme daně. A tento rok vybereme o 20 mld. více.

Já neříkám, aby mi někdo dal peníze.